Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zemědělství Zdeněk Nekula, kterého zastoupí pan vicepremiér vlády Marian Jurečka. Prosím, pane ministře, ujměte se slova. Z důvodu omluvy pana ministra jsem po dohodě s ním připraven tady jej zastoupit a okomentovat tento návrh, který je tady předkládán.

Prosím, pokračujte.

S ohledem na uvedené a skutečnost, že se jedná o návrh zákona, který má pouze legislativně technický charakter, dovoluji si tímto v souladu s § 91 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny současně požádat o možnost zkráceného projednání ve výborech na 30 dnů. Děkuji za pozornost. Děkuji. A nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Martin Hájek.

Tento zákon se již čtrnáct let v praxi neaplikuje. O povolení zemědělského veřejného skladu žádné subjekty nežádají a zemědělské skladní listy nejsou vydávány. Cílem je tedy zrušit již nepoužívanou právní úpravu. Děkuji za pozornost. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji jednu přihlášku, pan poslanec Tureček. Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, chtěl bych vystoupit se stanoviskem klubu ANO k tomuto návrhu zákona. Mohu konstatovat, že účelem v roce 2000, proč se ten zákon přijímal, bylo hlavně zpřístupnit a umožnit...